Mě na tom všem, i z těch výroků, které včera pan ministr vnitra Chovanec sdělil do médií, znepokojuje postup, který ministr vnitra Chovanec v této situaci zvolil. Dle jeho vyjádření, prosím pěkně, oslovil, či snad zaúkoloval tajné služby, aby se touto záležitostí zabývaly. Přestože nespecifikoval, o jaké tajné služby se mělo jednat, asi se shodneme, že ten postup zarážející je.

Ani ve vztahu k Úřadu pro zahraniční styky a informace, který formálně spadá pod pana ministra Chovance, pod jeho resort vnitra, nemá ministr vnitra kompetence, na základě kterých by mohl tento úřad sám o sobě zaúkolovat, nehledě na to, že se tyto instituce mají zabývat zcela jinými záležitostmi. Bezpečnostní služby si náš stát zřizuje především za účelem ochrany ústavního zřízení, ekonomických či jiných zájmů a samozřejmě bezpečnosti naší země. Proto se nedomnívám, že ohrožení pověsti, osobního PR či politické kariéry ministra vnitra spadá do některé z těchto oblastí, a je tedy pro mne postup ministra Chovance naprosto nepřiměřený.

Tak toto celé budí totiž dojem, že ministr vnitra Chovanec ani nedůvěřuje policii, což u ministra vnitra je opravdu velice smutná a podivná skutečnost.

Tak nezbývá než doufat, že tato vláda je plná paradoxů, které nemají obdoby, a že se nám dostane jako Poslanecké sněmovně vysvětlení od některého z ministrů, když tady pan ministr vnitra Chovanec není, toho, co se na té vládě opravdu dělo, jestli ministr vnitra Chovanec se na vládu obrátil se žádostí, jestli může, nebo s dotazem, s návrhem, že chce úkolovat zpravodajské služby. Protože pokud se tohle nevysvětlí, tak ta pachuť v tom éteru z toho, že tady někdo zneužívá zpravodajské služby, bohužel zůstane. A mrzí mě, že tady pan ministr není, aby na to mohl reagovat on. Věřím, že se toho vysvětlení ujme některý jiný z členů vlády. Děkuji. Po něm je přihlášen pan předseda Faltýnek. Děkuji za slovo, pane předsedo. Tak dneska máme 6. října a zodpovědné kraje a zodpovědné obce a města chystají rozpočty na rok 2016. A my máme v běhu vládní návrh zákona o rozpočtovém určení daní, a i když to půjde dobře, tak vyjde ve Sbírce někdy začátkem prosince. Vládní koalice a především hnutí ANO obviňuje jednoho našeho kolegu, že blokuje zákon, který navrhl pan poslanec Volný, sněmovní tisk 437. Ale tomu našemu kolegovi to právo upírají, ale současně oni svým postupem blokují bod číslo 5, sněmovní tisk 416, vládní návrh zákona o rozpočtovém určení daní.

Pokud by to Sněmovna nepřijala, tak navrhuji dnes po již pevně zařazených bodech, a pokud by ani to Sněmovna nepřijala, navrhuji, aby to bylo zítra jako první bod v 9 hodin ráno. Mohli bychom postoupit tento tisk garančnímu výboru, to je rozpočtovému, tak aby ho příští týden projednal, abychom se v týdnu od 20. října k rozpočtovému určení daní dostali bez ohledu na to, jak dopadne projednávání jiných návrhů zákonů. Buď těm samosprávám chceme přispět a zvýšit podíl na sdílených daních, nebo ne. Takhle jednoduché to je. Děkuji. Ano. Je to velmi jednoduché. Když chci dávat, musím mít příjem. Já bych s dovolením mírně a samozřejmě souhlasím s tím, co říkal, vaším prostřednictvím souhlasím s panem kolegou Stanjurou. Má určitě pravdu. Kraje ty peníze potřebují. Na druhé straně ten státní rozpočet samozřejmě na to musí mít zdroje, takže to jsou spojené nádoby.

Tak bych rád řekl, že neexistuje žádná přímá souvislost mezi zdaněním loterií a rozpočtovým určením daní. Já jsem tady půl roku slyšel: my neděláme nic jiného než že vracíme krajům to, co jim Kalousek sebral. A teď slyším: my můžeme krajům přidat jenom tehdy, když nám projde nějaký zákon. Obávám se, že vy už se v tom občas ztrácíte, pane předsedo prostřednictvím pana předsedy. Já samozřejmě přiznávám právo každému klubu blokovat jakýkoliv návrh zákona. Proč ne?

Nebo se pletu?